Jsou zde tři přednostní práva, respektive přihlášky. Jako první pan předseda Andrej Babiš, paní poslankyně Klára Dostálová, pan poslanec Radim Fiala. Nyní tedy vystoupí s přednostním právem pan předseda Andrej Babiš. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané. Včera jsem tady mluvil hodinu a šest minut, neměl jsem projev, dnes taky nemám projev.

Jak víte, nemám ty strukturované projevy.

Bod po bodu.

My to zkrátka nepotřebujeme. A paní Schillerová o tom mluvila, že vlastně ten výsledek nula nula nic.

Já jsem byl ministr financí.

Za prvé pan ministr říká: Potřebujeme konsolidovat veřejné finance. Ano, souhlasím, pane ministře. Jestli naše finance jsou v dobré kondici?

Saldo hospodaření veřejného sektoru jste chtěl říct asi... Ano, tak jasně, já tomu rozumím, já se taky občas spletu, chápu to. A vám se taky daří držet to procento vůči HDP. Vy jste ministr financí, já jsem byl ministr financí, paní Schillerová byla ministr financí a podle toho, jak interpretujete ten dluh, jestli mluvíte v procentech vůči HDP, jak to má Eurostat a všichni, nebo mluvíte o absolutním dluhu... Takže já si myslím, že naše finance jsou v dobré kondici, znovu opakuji, končili jsme jako šestá nejméně zadlužená země.

Bez navyšování daní.

Jestli pan premiér vás zkouší z toho, kolik jste dali dopředu na dotace firmám a kolik jste zinkasovali z Evropy? Kolik je ten rozdíl?

Ale tak je to zavedeno.

Vy vlastně ani nic nemusíte dělat. A proto vám to číslo vlastně kleslo. No, protože zkrátka vy nic neděláte s inflací, vám to vyhovuje.

Ale vy ho nemáte dobrý.

Takže vy vlastně nic nemusíte dělat.